Děkuji. Tady je vidět ta nevůle se vzájemně pokusit pochopit. To, o čem tady mluvil pan kolega Stanjura, přece nebyli žádní malí. O malých mluvil kdekdo tady předtím v rozpravě, jako by měli oni být tou obětí. A já jsem to říkal, to není proti malým, to je proti nepoctivým. A ještě dokončím, co jsem nedokončil ve své předchozí řeči.

Ať už vládne ten, či onen, ptáme se, jestli ten návrh je rozumný, jestli ten návrh neodporuje Ústavě, jestli návrh prospívá, nebo alespoň neškodí občanům České republiky, městům, obcím, krajům, institucím atp. A je zajímavé, že v tomto případě se občas i stalo, že pravicová vláda měla nějaký např. technický návrh, pro který jsme mohli zvednout ruku, že tehdy hlasy komunistů nesmrděly! A teď najednou by měli být komunisté obviňováni, že jsou čtvrtou koaliční stranou. Já tady prohlašuji, že je mi naprosto jedno, kdo s tím návrhem přijde, ale vždycky, když bude rozumný, pro něj zvednu ruku. A tak to bude i nadále.

Prosím, pane ministře. Já bych chtěl stručně okomentovat to, co tady říkali někteří kolegové poslanci.

To jsou čísla, která prostě jsou v praxi.

Já jsem nikdy neřekl, že vinotékaři jsou podvodníci.

A tady se bavme o tom, že ta novela zkvalitňuje podnikatelské prostředí, přináší daleko lepší podmínky pro ty, kteří tady roky férově podnikají a uvádějí k zákazníkům kvalitní víno.

Takže já vnímám i ze strany mnoha podnikatelských subjektů, že říkají: tato novela je krok správným směrem.

Takže tolik asi na ty zásadní věci, které tady zazněly. A poslední připomínka pana poslance Bendy coby spotřebitele, o kolik se díky tomuto zdraží víno.

Takže asi tolik. Já vám děkuji.

Já nemůžu nezareagovat na to, když ministr zemědělství řekne, že deset dnů čekat s tím, jestli mohu distribuovat dovezené víno, že to vlastně není žádný problém a že to určitě nikomu nezpůsobí žádné potíže. V okamžiku, kdy víno přivezu, budu čekat, než se dostaví inspekce deset dnů, a pak budu čekat ještě následně týdny.

A oni ukazují na tu nadbytečnost, protože v tom systému i uvnitř Evropské unie to víno kontrolováno je, proč to tedy musí být a proč to musí být tak dlouho. Já jsem navrhoval na zemědělském výboru a navrhuji v tom pozměňovacím návrhu, ke kterému se přihlásím, aby se ta doba alespoň zkrátila z deseti dnů na pět, a i to je zásadně odmítáno jako katastrofa, že by se něco šíleného stalo... Já jsem nemohl nezareagovat. Děkuji. Táži se, zda někdo další se ještě hlásí do obecné rozpravy.

Děkuji. Končím v tom případě obecnou rozpravu. Až po podrobné. Než otevřu podrobnou rozpravu, přečtu ještě omluvy.

Otevírám tedy podrobnou rozpravu, do které eviduji několik přihlášek. První vystoupí pan poslanec Koníček, připraví se pan poslanec Seďa a další.